A to je základní ekonomický zákon, který říká, že ceny energií se budou zvyšovat. Po energetické krizi se k tomu přidá ještě krize potravinová. A já mám dneska interpelaci na pana premiéra, máme interpelace na pana ministra zemědělství ani jeden tady myslím zrovna není a chceme se ho na to zeptat: Proč destruujete zemědělství? To jsou podle nás další české zemědělství že nám sem budou vozit levné potraviny z Indie a z Jižní Ameriky, které se nebudou ani kontrolovat, budou plné pesticidů, různých salmonel a nevím čeho.

To jsou věci, které prostě jdou mimo politiku a mimo nás. To přece lidi zajímá! Co pro to můžeme udělat, proč nemáme dlouhodobé kontrakty na plyn, proč necháme proč pro to nic neděláme a jenom vytváříme novou sociální dávku, kterou někdo bude muset zaplatit. To tady nechceme, aspoň my ne. Prosím, pane místopředsedo. To jsou skutečné problémy této země, to jsou skutečné problémy těchto rodin, ať už ceny energie, inflace, případně státní rozpočet. Dnes máme za sebou čtyři hodiny, kdy jsme neudělali vůbec nic, z čehož dvě hodiny patří vám, pak jsme diskutovali i my. Jestli tohleto je ten způsob, který jsme potřebovali k tomu, abychom odstartovali konstruktivní dialog, O. K., čtyři hodiny jsou přijatelná cena. Každopádně budeme diskutovat věcně, tak díky za ten přístup. Nyní nevidím nikoho dalšího přihlášeného.

Všechny vás tedy odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Tento bod jsme tedy zařadili jako první bod dnešního jednání. Byly to návrhy pana předsedy Okamury. Další návrh přednesl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob a týkají se tří bodů. Budeme hlasovat tedy nejdříve o bodu 81, který jsme dnes měli původně na 11. hodinu pevně zařazen, jako druhý bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Byl tedy přijat. Já tedy zahajuji hlasování o předneseném návrhu změny programu schůze a ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Ten byl tedy přijat. Jedná se o sněmovní tisk 92.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Já jsem navrhoval konkrétní čas.

Teď tedy neprošel návrh pana předsedy Fialy, to znamená, že stále je tento návrh hlasovatelný. Jsem přesvědčen, že na stenozáznamu bude těch 18.00.